Já položím ne řečnickou otázku, ale skutečnou otázku. Věřím, že paní ministryně má ta čísla k dispozici.

Pak se chci zeptat, z čeho pramení váš optimismus.

Jsou i jiné návrhy, například důchody, které s tím nepočítají ani na rok 2019, ani na rok 2020.

A já nevím, jestli tomu tak bude, protože slýchávám dlouhodobý spor, jestli je to ta nejlepší zpráva, že stavíme za 60 % projektovaných cen, které se už změnily. To nejsou ceny projektované někdy před šesti sedmi lety.

Ten důvod dávno pominul. Říká se tomu nespotřebované výdaje tak pěkně nečesky, nesrozumitelně.

A teď zase já nevím, k čemu ty fondy vlastně potřebujeme.

Nyní s faktickou poznámkou pan předseda Kalousek.

Doporučuji si ten fiskálkompakt přečíst.

S další faktickou poznámkou pan poslanec Jan Volný. Nemáme další faktickou poznámku. Je ještě někdo, kdo se hlásí do všeobecné rozpravy? Pokud ne, všeobecnou rozpravu končím. Nyní přistoupíme k rozpravě podrobné. Hlásí se někdo do podrobné rozpravy? Prosím, paní zpravodajko. Děkuji za slovo. Děkuji. Paní ministryně v podrobné rozpravě? Tak já končím podrobnou rozpravu. A závěrečné slovo. Paní zpravodajka asi nechce vystoupit. Paní ministryně, závěrečné slovo. Prosím, paní ministryně. Děkuji za slovo. Já budu velmi stručná. Budu reagovat na vznesené dotazy. Ano, je to výhled, je to střednědobý výhled a je jasné, že každá vláda potom upravuje konkrétní rozpočet podle svých priorit.

To znamená, ano, byl tam nárůst výdajů. Bylo to takto stanoveno na základě vládních priorit.